Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s dohodou mezi předsedy našich klubů. Z celého jednacího dne se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Dvořák. Nyní konečně k domluvě.

Přerušujeme tedy i bod, který jsme otevřeli, to znamená bod číslo 112.

Takže prosím členy volební komise, aby se odebrali za panem předsedou.